Takže proč o tom tady ovšem hovořím?

Já vás zapřísahám, pojďme se bavit jenom o tom zákoně, jenom o tom odškodnění.

Děkuji, pane místopředsedo.

Já jsem několikrát osobně interpeloval několik členů vlády, jednal jsem s několika členy vlády ohledně možnosti odškodnění a zdá se, že toto je jediná rozumná varianta, jak dospět k tomu, že poškození budou opravdu odškodněni.

Bylo tady řečeno, že všichni poslanci za Zlínský kraj se pod ten zákon podepsali.

A na závěr bych chtěl říct jednu věc. Nevím, jestli jsem to dobře poslouchal, možná mě potom stenozáznam opraví, ale pan Tomio Okamura říkal, že už jako senátor za tento obvod se zajímal o výbuchy ve Vrběticích.

Jestli to opravdu věděl, tak je to velmi závažná informace.

Děkuji za slovo. Budu velmi stručný, i kvůli panu předsedovi Sněmovny, který nás o to žádal. Jenom zopakuji, že hnutí SPD podpoří odškodnění obcí a obyvatel, kteří žijí v obcích, které byly poškozeny těmi výbuchy, nicméně dovolte mi říct a mrzí mě, že tady není pan ministr vnitra, protože chci důrazně apelovat na to, aby se vyšetřily ty výbuchy, zvlášť po tom, co jsme tady dneska slyšeli že to mohlo být i pochybení státu.

Takže si myslím, že je to pro nás všechny důležité, a zvlášť když jsme tady slyšeli to, kam ty miny mohly jít.